Nicméně v té době ji neměl ani ten řídící orgán, ani ti příslušní pracovníci.

Za povšimnutí stojí ještě to, že jeden server ten samý den předtím, než to měli možnost dotyční úředníci vůbec zhlédnout a vidět, už o nich napsal to, že budou hnáni k trestní odpovědnosti.

První takzvané pochybení je to, že se jednalo o střet zájmu.

Jinými slovy ten úředník, který, ať mohl, nebo nemohl, chtěl, či nechtěl mít jakýkoliv pohled na věc, se řídil jasně českým právem a české právo jasně říkalo, že jedná zcela v souladu.

K čemu tam dále došlo?

To je celkem důležitá zpráva. Problém byl v tom, že ta společnost a ten produkt nebyla.

Toto nastat může, já to snad ani nevyčítám, jestli to byl zlý úmysl, nebo ne, já tím jenom dokresluji to, že i když je zde prokazatelně nějaký předběžný návrh, tak to zdaleka neznamená, že je všechno v pořádku.

Další důležitá věc, která je, je otázka určitých výkladů.

Tak to je asi tak úplně stejné, jako kdybych řekl, že je někde auto a já vyvinu jiné auto, a to auto tím pádem nespadá do režimu inovace. Taky intuitivně všichni cítíme, že to auto má nějaké vlastnosti. A toho se přesně týkal třeba tento projekt. Toto netvrdím já, toto netvrdí naši úředníci, toto tvrdí nezávislí odborní hodnotitelé.

To samozřejmě bude trvat několik měsíců.

Chci tím jenom říct, že na relativně běžné věci, kterých se dějí v průběhu roku jenom na našem rezortu neříkám desítky, ale řádově čtyři, pět takových auditů prostě prochází.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, už pátý den diskutujeme o detailech zprávy, která je předběžná. Dovozujeme závěry, vymýšlíme scénáře. Slyšela jsem právní výklady, které nemají hodnotu referátu žáka druhého stupně základní školy v předmětu základy společenských věd. Důvody, proč mají být a jsou, alespoň většinou, návrhy auditních zpráv Evropské komise označovány jako předběžné, jsou přitom naprosto jasné.